Tak dobrý podvečer. Děkuji, pane místopředsedo.

A tehdy historicky jsme udělali jednou, a to se nedá dělat pravidelně, ale udělali jsme to v tom roce, že jsme ty platy navyšovali procentuálně rozdílně.

Tak jenom taková zkušenost že to není tím jsem chtěla říct na podporu toho, že to není problém tohoto roku, ale je to problém dlouhodobý. Děkuju. Děkuji pěkně. Další do diskuse je přihlášena paní poslankyně Pokorná Jermanová.

Já si dovolím jenom shrnout všechna ta tři čtení, která jsme tady absolvovali v souvislosti s novelou státního rozpočtu pro tento rok, a to zejména v oblasti kultury, protože to je ta oblast, které já se samozřejmě velmi ráda věnuji, a velmi ráda se o některých tématech s panem ministrem přu, a zatím se nám nepodařilo najít společnou řeč. A vypadá to i tak, co se týče mých pozměňovacích návrhů a mých kolegů, že tam asi tu podporu jsme nenašli. Ale já se k tomu vyjádřím později. Já bych na úvod zopakovala to, co jsem říkala v prvém i druhém čtení, že předložený rozpočet na letošní rok je taková trošku pohádka o tom, jak na začátku jsme miliardu vzali a ke konci miliardu vracíme, s tím, že to přerozdělení do těch kapitol pro mě a pro mé kolegy není úplně komfortní.

A je to částka, která určitě a já doufám, že to tak bude pokryje zvýšené náklady způsobené energetickou krizí, ale také inflací, což se promítne samozřejmě do provozu příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

Takže to je tento pozměňovací návrh.

Já jsem před chvilkou diskutovala se svým kolegou z našeho klubu, který rozděluje příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury na ty pražské, v uvozovkách.

Ani tady jsem se nesetkala s podporou z rozpočtového výboru.

To, na čem se dlouhodobě neshodneme, je to zastropování, ale to je naše písnička, kterou si tady budeme asi hrát po celé období, protože tam je to o tom názoru, který já mám v tomto trošku jiný, protože si myslím, že se to dá řešit jinak.

Ale tam pana ministra určitě budu zpovídat, až budeme mít první, druhé a třetí čtení státního rozpočtu na příští rok. Takže já vám touto cestou chci poděkovat a doufám, že podpoříte ty dva pozměňovací návrhy, o kterých jsem tady hovořila, u kterých bohužel ale nemám podporu z rozpočtového výboru, a já bych si přála, abychom tady politiku odložili stranou a kulturu podpořili, protože si to určitě zaslouží, byť pro někoho z nás, nebo pro některé z našich kolegů, nemusí být důležitá, oblast kultury pro mě však je, a myslím si, že tu podporu si zaslouží. Děkuju.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já si dovolím krátce reagovat na vystoupení paní kolegyně Pokorné Jermanové.